Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie Jsme ve druhém kole. Pan předseda nás seznámí s průběhem a dalším postupem. Prosím. Děkuji.

První kolo této volby proběhlo 10. července a byla zvolena paní Tereza Dvořáková a pan Ondřej Zach. Obsazujeme tři uvolněná místa. Nyní ve druhém kole zbývá obsadit jedno místo.

Protože se jedná o druhé kolo tajné volby, rozprava není. Prosím o přerušení tohoto bodu. Ano, děkuji.